Chápu, že teď nemá cenu vést nějakou detailní polemiku s panem ministrem Staňkem, a myslím, že se dokážeme dohodnout na ústavněprávním výboru, ale je pravděpodobné, že bude docházet k odložení účinnosti, a je pravděpodobné, že bude docházet k úpravám jednacího řádu jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. A budeme muset vést diskusi se Senátem, protože tento zákon je typicky zákon, protože je tam vložena i ona část novely jednacího řádu Senátu, který musí být schválen oběma komorami a kde Senát vlastně nemá ani lhůtu na to, kdy by měl projednat.

Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vystoupit na podporu tohoto vládního návrhu zákona.

A činíme tak co nejrychleji a nejkvalitněji. A jestli se nepletu, ta debata se vede minimálně deset let. Mohu přisvědčit svému předřečníkovi, že je to věc, která je zásadní i pro Poslaneckou sněmovnu a Senát. A právě určitá shoda mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem se hledala dlouhé roky a byla také důvodem, proč tento projekt a proč tedy nebyl doposud úspěšně odstartován a proč vláda právě teď a nyní se pokusí o to, co už podle mého soudu mělo platit dávno. Také bych chtěla informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že stálá komise pro Ústavu Sněmovny a stálá komise pro Ústavu Senátu jednala tento týden a shodla se na tom, že změny, které se právě nyní chystáme projednávat v případě tvorby zákonů a eSbírky, si pravděpodobně mohou vyžádat i úpravy ústavního pořádku, a je zde shoda těchto komisí na tom, že bychom v těch nejbližších měsících rádi vytvořili prostředí pro to, pokud pro účinnější eSbírku a prosazení tohoto vládního návrhu zákona budeme potřebovat i úpravy a změny Ústavy, tak že obě komise Senátu i Sněmovny jsou k tomu připraveny a jsou připraveny tyto změny podpořit. Nyní je faktická poznámka pana poslance Marka Bendy a potom s přednostním právem zpravodaj, který se přihlásil řádně do rozpravy.

Není žádným cílem zrychlovat legislativu. Legislativa má být maximálně pomalá a v žádném případě eSbírka nemá vést k tomu, že se zrychlí legislativa. Je pravda, že se má zprůhlednit, že má být více jasné kdo co kdy tam vkládá. Že má být více občanům možnost zjišťovat si, jak to vypadá, co se připravuje, ale určitě není cílem eSbírky zrychlit legislativu. Naopak si myslím, že bychom ji měli maximálně zpomalovat.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Nejsem si vědom toho, že by z toho vzešlo nějaké usnesení. Ostatně změna Ústavy ani není navržena v této souvislosti. Takže si myslím, že ta informace byla poněkud zavádějící. Protože pokud bychom například za tři měsíce zjistili, že by se měla změnit ještě Ústava, tak by nám to samozřejmě celý proces podstatně zkomplikovalo.

Pojďme racionálně diskutovat o tom, jak upravit legislativní proces v Senátu, aby to bylo komfortní pro senátory, aby stihli načíst všechny návrhy, i které probíhají na poslední chvíli ústně na plénu, tak aby to tam bylo řádně zapracováno. Ale jestli bylo cílem vlády změnit v souvislosti s tímto Ústavu, tak to musíme úplně překopat proces schvalování tohoto zákona, protože ty věci jsou samozřejmě propojeny. Ty lhůty jsou propojeny.

Chtěl bych jenom krátce reagovat na to, co tady zaznělo od pana předsedy Bendy. Taky se dotkl toho problému dělby moci, kterou máme zakotvenu v Ústavě, která se promítá v podstatě i do nějakých záležitostí určité samosprávy té komory, samostatnosti Poslanecké sněmovny a Senátu vůči vládě tak, aby docházelo řekněme k autoritativním změnám v tom informačním systému, který je plně ve správě Kanceláře Poslanecké sněmovny, a nikoliv až v tom systému vlády, kdy v nejextrémnějším případě v té původní variantě by mohlo dojít v podstatě k tomu, že veškeré návrhy by musely být připravovány na serverech vlády a vláda by potenciálně měla přístup i k pracovním verzím návrhů, které se teprve připravují poslanci. Což se nám podařilo revidovat. Ministerstvo vnitra přistoupilo na tyto naše připomínky a zahrnulo do změn toho projektu, který je v běhu. Za což mu děkuji, protože samozřejmě je to věc, která není jednoduchá, protože máme běžící projekt, který byl vysoutěžen podle zákona o veřejných zakázkách, musí se tam dělat změnové požadavky. My jsme byli ujištěni, že tam je i nějaký rozpočet na změnové požadavky, ale samozřejmě každá další věc, kterou tady v Poslanecké sněmovně upravíme v tom běžícím projektu, se promítne do určitých víceprací v rámci dodávky od dodavatele Ministerstvu vnitra. Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Ještě než dám slovo k faktické poznámce paní poslankyni Valachové, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny.

Já jsem pokládala za důležité jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu říci Sněmovně, jaká debata byla mezi oběma komisemi vedena.